Takže prosím, pane zpravodaji. Dámy a pánové, dovolte mi, abych se vyjádřil k negativnímu stanovisku pana ministra Chovance k tomu pozměňovacímu návrhu pod bodem A, což je tedy pozměňovací návrh hospodářského výboru, ale původně jsem ho podával já.

V zákoně totiž není ošetřena situace, pokud by některé platby na účet pro financování základních služeb nebylo možné od konkrétních plátců řádně a včas vybrat nebo vymoci, a to například z toho důvodu, že v období po vydání rozhodnutí o podílech dojde k zániku plátce bez právního nástupce nebo pohledávka se stane jinak nedobytnou. Různých důvodů platební neschopnosti plátce na účet pro financování základních služeb může být v praxi více. V případě, kdy plátce svoji platební povinnost řádně nesplní nebo nemůže splnit, by držitel poštovní licence poskytující základní služby, nyní se jedná tedy o Českou poštu, státní podnik, konkrétně, neměl reálně kompenzovány veškeré čisté náklady, které pro něj představují nespravedlivou zátěž a které mu byly jako oprávněné v rámci správního rozhodnutí přiznány. Proto procesy spojené se zánikem plátce bez právního nástupce jsou značně dlouhé, stejně tak i odpis pohledávky nelze z časového hlediska jednoduše provést. Jestliže plátce existuje, případně bylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení, je třeba zajistit pro držitele poštovní licence celou kompenzaci čistých nákladů, a to v přiměřené době.

K zajištění návratnosti finančních prostředků se tomuto úřadu také ukládá pohledávku nahrazenou platbou ze státního rozpočtu dále po příslušném plátci vymáhat a v případě jejího vymožení vrátit do státního rozpočtu. V tomto ohledu se domnívám, že značnou racionalitu tento pozměňovací návrh má. Děkuji panu zpravodaji. Nyní pan poslanec Ivan Pilný řádně v rozpravě.

Ale já jsem na hospodářském výboru hlasoval proti návrhu pana poslance Stupčuka. Některé argumenty tady už byly vysloveny i panem ministrem Mládkem. Je tady sněmovní tisk, který řeší tuto problematiku obecně, takže není žádný spěch. Nebudu se vyjadřovat k tomu, jestli to je přílepek, nebo ne, to případně samozřejmě bude řešit třeba Ústavní soud a s ním spojené komplikace. Ale já bych se chtěl rád zeptat pana ministra Chovance, proč ten spěch. Co ten podnik bude dělat, jak bude hospodařit, jakou bude mít činnost a kdo ho bude financovat? Protože to nevím a odpověď jsem nedostal, tak jsem na hospodářském výboru hlasoval proti tomuto pozměňovacímu návrhu z věcných důvodů, ne jen z důvodů právních, protože ty neumím dost dobře posoudit. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Pilnému. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Tak tomu já říkám opravdu systémový přístup.

Při znalosti fungování horní komory vám garantuji, že v okamžiku, kdy ten pozměňovací návrh projde, tak strážce přílepků, předseda ústavněprávního výboru Senátu, mimochodem stranický kolega pana ministra, nám to stoprocentně vrátí zpátky.

Ale podle mě ještě nezaznělo to podstatné, to, co za tím je, proč se tak spěchá. To přece je nápad mít nový státní podnik a využívat peníze na vysokorychlostní internet. Já si myslím, že ten materiál běhá i v připomínkovém řízení. A je to přesně oblast, o které bych rád debatoval, protože podle mě je to oblast, která má být využita komerčními privátními subjekty, a ne stavět konkurenci státního podniku proti tomuto fungujícímu trhu. Takže přílepek to je, my o tom nepochybujeme.

A to jsou ty peníze na budování infrastruktury vysokorychlostního internetu. To tady zatím v té debatě nezaznělo, i když mnozí zainteresovaní to vědí a zatím o tom poměrně cudně mlčeli.